A třetí konkrétní příklad. Už tady dneska byl zmiňován, a já ho proto zmíním jenom velmi stručně, a to jsou finanční úřady. Tam jste také šetřili. Kde vám škrtají ta místa na finančních úřadech? Tak jsem dostával jedinou odpověď: Na kontrole! Teď pan ministr financí Kalousek udělal úsporné opatření a mně z těch lidí zbyla polovina! Polovinu jsem musel propustit, aniž by se mi snížil počet kontrolovaných subjektů. Prostě škrtli se lidi na kontrolních odděleních prostě proto, že to bylo nejjednodušší. A tak finanční úřady omezily počet kontrol. Takovým způsobem tady probíhalo tzv. propouštění, tzv. snižování počtu zaměstnanců. Prosím vás, už tady tyto věci neopakujte! Je přece jasné, jak se ty věci odehrály, jaké katastrofální důsledky to mělo. To si nepamatujeme jenom my, to si pamatují miliony obyvatel téhle země, kteří byli konfrontováni s výpadky ve fungování státu za vaší vlády. Děkuju. Mám zde čtyři faktické poznámky. S první faktickou poznámkou poprosím pana poslance Votavu, aby vystoupil. Máte slovo, pane poslanče. Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo.

Takže tak jak jsem se poradil i s místopředsedou Filipem, není možné v tento moment dát hlasovat o ukončení. Musíme nechat doběhnout obecnou rozpravu. Tento bod není hlasovatelný. Z toho důvodu budeme pokračovat dál těmi, kdo jsou přihlášeni s faktickými poznámkami. V tom případě pan poslanec Bendl. Děkuji za slovo. Ale váš místopředseda vlády tady říkal, že je připraven najímat další úředníky a posilovat Ministerstvo financí. A když jsem tady mluvil o Státním pozemkovém úřadě, já jsem samozřejmě nepředpokládal, že padne Nečasova vláda, a byl jsem připraven s tím počtem úředníků, který Státní pozemkový úřad měl, situaci zvládnout. Moje zkušenosti jsou totiž následující. Když jsem byl hejtmanem, říkali mi: Nemůžete zrušit ze 12 úřadů, které řídí silnice, to nemůžete udělat. To bude katastrofa!

Nakonec jsou z toho čtyři ředitelství a žádná katastrofa se nestala. Nemocnice, to je klasický příklad tady taky. Co z toho všeho vznikne? To bude katastrofa!

Krajský úřad za mého působení v okamžiku, kdy jsme byli v polovině jednoho volebního období, tak jsme si sami k sobě řekli: ne, musíme snížit počet úředníků! Taky jsem zevnitř úřadu slyšel to, jak to nepůjde, jak to bude strašný, co hroznýho se stane! To prostě není pravda. Buď hledáme způsoby, anebo důvody, pane premiére.

Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Já jsem tady korektně zareagoval na pana předsedu rozpočtového výboru a sami jste slyšeli, co následovalo. Když vám tady pan ministr financí říká, tak si to prověřte. Ale jaká je realita, pane premiére?

Tak abyste věděl, i vaši poslanci, koaliční poslanci, zabili mé doprovodné usnesení, ve kterém jsem vyjádřil obavu, že nebude NKÚ plnit funkce, které po něm chceme.

Tak vy ty instituce necháváte žít na pokraji. Nedůstojné tahanice. Než byste pustili někde statisíce či jednotky milionů, tak tam jste nedali a tady chcete říkat o transparentnosti, o efektivitě. V žádném případě. Zeptejte se svých zástupců a pana předsedy, co se v rozpočtovém výboru už poněkolikáté ve věci předkladů Ministerstva financí děje. Děkuji vám, pane poslanče. Další s faktickou poznámkou je přihlášen pan poslanec Igor Nykl. Máte slovo. Děkuji za slovo. Prostřednictvím vás předsedajícího bych chtěl poprosit pana poslance Bendla, ať nemluví o středočeských nemocnicích tady, protože středočeské nemocnice jsou uváděny v evropské zprávě o korupci jako symbol toho, jak to nemá ve zdravotnictví vypadat.

To není žádné umění takhle hospodařit ve zdravotnictví. Ale tak to nemůže být. Také děkuji. Dále je s faktickou poznámkou přihlášen pan poslanec Laudát. Po něm pan poslanec Bendl. Máte slovo, pane poslanče. Já jenom na vysvětlenou, protože pan předseda rozpočtového výboru se domnívá, že snad on je kompetentní na prověřování, to v žádném případě prosím. Děkuji a požádám pana poslance Petra Bendla s jeho faktickou poznámkou. Já jenom velice smírně.

To ad 1.

Děkuji a ještě jedna faktická poznámka pan poslanec Nykl. Děkuji za slovo.

V tento moment neeviduji žádnou faktickou poznámku a velice rád předávám slovo paní poslankyni Chalánkové, řádně přihlášené do rozpravy. Máte slovo, paní poslankyně. Jste řádně přihlášena.